Jde tady o to, že zřejmě podle mého názoru ani vy nečtete náladu a názory ve společnosti. A to nejenom řekněme úplně laické, ale ani úplně velké části společnosti odborné. Společnost se rozdělila na dvě skupiny. Ta druhá kriticky zjišťuje informace o tom, jakým procesem vývoje ta vakcína prošla, co obsahuje, a má obavy z toho, jaké následky ponese tato vakcína, která neprošla standardním postupem, v příštích pěti, deseti, dvaceti letech.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych také reagovala na svého předřečníka pana poslance Grospiče prostřednictvím vás.

Děkuji, pane místopředsedo.

A nikde není psáno, že nemá šanci a že neprojde a že se nestane součástí toho zákona.

Ale chtěl bych upozornit, že Česká republika může ochránit občany České republiky, můžeme říci, že tady nebudeme provádět žádné očkování, že nebudeme nabízet žádné očkovací sérum.

Děkuji.

Mluvím teď jako poslanec, jako lékař a jako člověk. Vystudoval jsem fakultu, která se tím zabývá. A říkám vám, nic nechci říkat jiného než to, co udělám já a co je můj názor.

Poslouchejte mě.

Pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, krátce k tomu, co jsme zde slyšeli od pana poslance.